Ptám se a na okraj dodávám a to už je jen mé osobní mínění: Nechápu, proč má ve vedení Energetického regulačního úřadu stanout pět členů, když současné vedení v čele s paní předsedkyní Vitáskovou chod úřadu bez problémů zvládá a je transparentní. V tom ohledu je očividné, že za zřízením rady jsou nějaké skryté pohnutky nebo se mýlím?

Je zvláštní, že takové finanční toky a možné machinace jsou postihovány tak nízkými pokutami. V tomto směru je REMIT do novely energetického zákona Ministerstvem průmyslu a obchodu implementován pozoruhodně vstřícně vůči regulovaným subjektům, přičemž tak de facto ohrožuje spotřebitele. V tomto ohledu byl navíc připraven samostatný zákon k REMIT, který byl však odmítnut a nařízení bylo takto nedokonale implementováno přímo do těla energetického zákona. I mnohá další ustanovení navrhované novely energetického zákona jsou ve vztahu ke spotřebitelům problematická až nevýhodná. Ve většině případů totiž dochází k systémovým změnám, které dělají procesy složitější, a pro spotřebitele se tak stávají nepřehlednými. To je ale zřejmě záměrem. Je zarážející, že Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor ochrany spotřebitele takto oslabuje pozici samotných spotřebitelů. Není to však jen problém novely energetického zákona, ale ve vztahu k energetice i problém novely zákona o ochraně spotřebitele. Je absolutně nepochopitelné, proč by vedle energetického ombudsmana, jehož praxe se v interní podobě na Energetickém regulačním úřadě již zavedla a osvědčila, měl zavádět Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřený subjekt, který by měl jeho činnost zastávat souběžně. Jednak je to pro spotřebitele matoucí, dále je to současně knowhow Energetického regulačního úřadu, který léta řeší spotřebitelské spory, a v důsledku je to i nehospodárné.

V případě České republiky tedy Energetický regulační úřad.

Jak jsem naznačila v úvodu, vidím to jako prostor pro zneužití situace, a mimo rámec finančních problémů novelizace povede ještě k problémům ve smluvních vztazích. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Přeji hezké odpoledne.

Pane předsedo, máte slovo.

Tak.